Rád bych načetl legislativně technickou úpravu. Vinou zaokrouhlování při výpočtu se nedopatřením do tisku v ukazateli výdaje celkem dostalo číslo o 1 korunu vyšší, než tam mělo být.

Já jsem už ve druhém čtení řekl, že jsem pro, aby se i kapitoly, které spravuje rozpočtový výbor, podílely na určitém řešení situace, která nastala a kterou bohužel finančně trpí všichni naši občané a většina institucí v této republice, to znamená, že se těmto kapitolám sníží rozpočet zhruba o 2,5 %.

Pokud bude schválen pozměňovací návrh v příloze A2 pod pořadovým číslem 4, pak budu můj pozměňovací návrh v příloze B2 pod pořadovým číslem 57 považovat za nehlasovatelný a prosím, nebudeme o něm hlasovat. Pan zpravodaj si poznamenal vaši poznámku a všechno se případně zohlední při schvalování hlasovací procedury. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená vládo, státní rozpočet na rok 2022, jak ho přepracovala a předkládá vláda Poslanecké sněmovně, má v sobě zakomponovány dvě zásadně znepokojivé zprávy pro české zdravotnictví. První zpráva je: historicky vůbec poprvé bere peníze systému veřejného zdravotního pojištění od doby jeho vzniku. Je to poprvé od sametové revoluce, kdy vláda bere peníze ze zdravotního pojištění. Technicky samozřejmě k tomu bude ještě třeba změnit další zákon, kterým se sníží výše plateb státu zdravotním pojišťovnám za státní pojištěnce, ale rozhodnutí o sebrání peněz zdravotnictví je dáno politickou linií návrhu zákona o státním rozpočtu.

Vláda jinými slovy vymítá deficit deficitem a tváří se přitom u toho, že v systému veřejného zdravotního pojištění deficit nevadí, že zdravotní pojišťovny přece mají na svých účtech z minula peněz dost a deficit můžou financovat ze svých rezerv. Letos jsou pohledem Ministerstva financí v pohodě. Utratí se dosavadní rezervy a na konci roku budou na nule, přinejlepším. To není jenom můj názor, to je i názor předkladatelů, kdy v důvodové zprávě uvádějí, že tyto fondy na zdravotních pojišťovnách se budou rovnat nule.

Rezervní fondy zdravotních pojišťoven jsou zde proto, aby kryly výdaje na zdravotní péči, když dojde k mimořádné nenadálé nepříznivé situaci. Mimořádná situace je rovněž pandemie a dnešní uprchlická vlna z Ukrajiny, u které vláda, ale ani zdravotní pojišťovny doposud nevědí, jaké nepředvídané náklady českému veřejnému zdravotnictví může přinést. Ze základních charakteristik je přitom zřejmé, že výdaje na zdravotnictví musí v každém okamžiku mít rostoucí meziroční tendenci, protože je to dáno za prvé demografií, tedy stárnutím populace, kdy stále více lidí se dožívá vyššího věku, kdy potřebují po delší době více zdravotní péče. Další podstatnou charakteristikou je rozvoj technologií, vstup nových léků a nových inovací. Do zdravotnictví přicházejí stále nové léky, nové terapie, zdravotní technologie, které umějí zachraňovat lidské životy a zlepšovat a prodlužovat kvalitu života v míře, o které se nám, ale ani předchozím generacím vůbec nezdálo.